Dostáváme se k C4, což je pana poslance Stanjury.

Dostáváme se k písmenu E2, opět pan poslanec Ferjenčík.

A pak tady mám ještě jednu.

To byl návrh procedury. Má někdo alternativní návrh nebo změnu návrhu? Není tomu tak.

Děkuji vám. Procedura byla jednomyslně schválena. Můžeme tedy začít jednotlivá hlasování. Požádám vždycky o stanovisko paní vicepremiérku, ministryni financí, a pana zpravodaje, aby přednesl návrh, respektive stanovisko výboru. První návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko, paní ministryně?

Děkuji vám.

Jedná se o rozšíření bonusu pro dodavatele též na subjekty, které využívají uzavřené provozovny.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.